Ona digitalizace se nestane, pokud nezměníme postupy. Když převedeme papír do digitální podoby, nezmění se téměř nic.

Jak jsem již říkal, zaznamenal jsem i další pozměňovací návrhy.

Já vám děkuji. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh jinému výboru.